15.

A já v této fázi otevírám rozpravu a prosím opět pana předsedu Faltýnka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Stejně jako v předchozím bodu bych chtěl na základě včerejší dohody všech předsedů poslaneckých klubů navrhnout tento počet výborů. Než řeknu konkrétní čísla, tak jenom jednu větu. Je pravda, že debata včera k této záležitosti byla taková, že jsme nakonec kompromis našli, že jsme ustoupili, nebo ustoupily všechny strany v té debatě, a zvolili jsme filozofii takovou, když jsou tady poslanecké kluby, které mají stejnou velikost, tak aby u určitého počtu členů nedocházelo k dělení na poloviny mandátu. Tak jsme zvolili variantu, která vlastně tento problém odstraňuje a jsou vlastně tím pádem navrženy počty členů výborů tak, aby k této situaci nedošlo.

Děkuji. Není tomu tak. Chci ještě upozornit, že v případě výboru organizačního navržený počet členů výboru zahrnuje i předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona. Zeptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Samozřejmě pokud by zde zazněl návrh na oddělené hlasování, jsem připraven mu vyhovět. Přeje si někdo oddělené hlasování nebo můžeme hlasovat najednou? Není námitka, budeme tedy hlasovat najednou o těch počtech, tak jak je přednesl pan předseda Faltýnek.

Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme určili nebo stanovili počty členů jednotlivých výborů. Tím končím bod 15.